To vysvětlení od pana Faltýnka bylo totálně pro srandu králíkům. Prostě bylo úplně absurdní tvrdit, že člověka někam nominuje nějaký orgán.

Takže to jsou moje otázky na pana Ťoka.

Proto navrhuji přerušit tento bod do příští schůze. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze. Všechny vás odhlašuji. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Hlasujeme o návrhu na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nastartoval mě trochu pan kolega Ferjenčík prostřednictvím pana předsedajícího.

A znovu bych ho chtěl vyzvat, protože předpokládám, tehdy byl nominován na předsedu té komise, že tuší, co to je nevstupovat do probíhajícího řízení a nekomplikovat činnost orgánů činných v trestním řízení.

Já bych tedy chtěl říct, že je opravdu pohrdáním touto Sněmovnou a parlamentní demokracií, kdy zde máme bod, který se jmenuje informace vlády, ale za vládu zde opravdu nikdo nevystupuje. To mě fakt baví!

To jsem byl, pane poslanče. Takže to jsou mé tři body.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Já bych jenom doplnil určitou věc.

Pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Děkuji, že jste se připomenul. Hlásíte se z místa, přednost mají elektronické, ale mám vás zaznamenaného. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Teď dám slovo s faktickou poznámkou panu předsedovi Faltýnkovi, po něm pan poslanec Richter. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem vystupovat nechtěl jako ale...

Za druhé.

Prosím, máte slovo.

Děkuji.